pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum. Na osnovu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, predviđeno je da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.

sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, te da prema tome postoje uslovi za odlučivanje. Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 7) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika ukida imunitet narodnim poslanicima. Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog odluke o odobravanju određivanja pritvora i vođenja krivičnog postupka protiv narodnog poslanika Dragana Tomića.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102.